Upozorňuji na to, že jsem dával návrh, abychom vrátili návrh zákona výboru k novému projednání, protože si myslím, že opravdu ty změny, které přinesly některé paní poslankyně, jsou naprosto zásadního charakteru. A měl bych jeden dotaz vaším prostřednictvím na paní ministryni a poslankyni Dostálovou, která včera signalizovala svůj návrh. Doposavad to bylo tak, že toho generálního ředitele, nejvyššího státního tajemníka jmenovala a odvolávala vláda. Rozumím správně situaci, že nyní i ostatní státní tajemníci na jednotlivých rezortech budou jmenováni a odvoláváni vládou? Jejím hlasováním, bez jakéhokoliv kárného řízení? To je otázka, která mě zajímá, protože si myslím, že je naprosto zásadní a kardinální.

Pokud bychom teď tímto návrhem a já ho nemám nastudovaný, a proto se na něj ptám řekli, že to znamená, že státní tajemníky jednotlivých rezortů také mění vláda a já vím, že vláda, a už to tady bylo opakovaně řečeno na půdě této Sněmovny, má zrovna třeba na státního tajemníka pana ministra zdravotnictví poměrně velkou pifku.

Protože pak říkáme: opravdu neexistuje nikdo, kdo tu státní službu stabilizuje, neexistuje nikdo na tom rezortu, ministr si ho může se souhlasem vlády vyměnit vždy, v kteroukoliv chvíli, nebude se nic prokazovat, není tam žádný správní přezkum.

Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Já jsem si ověřil ve stenozáznamu vystoupení. Proto jsem vám dal slovo v obecné rozpravě bez faktické poznámky, protože tak jsem to podle stenozáznamu vnímal.

Dobrý den. Já bych řekla jenom znova to, co jsem říkala včera. V podstatě cílem tohoto pozměňovacího návrhu je mít stejný postup, jako má náměstek ministra vnitra pro státní službu. Teď to máme tak, že jeden je tak a ostatní jsou tak, byť samozřejmě vykonávají stejné aktivity. Takže z tohoto důvodu, tak aby to bylo sjednoceno, je to takto navrhováno. Nicméně samozřejmě je tam soudní přezkum. To znamená, není to tak jako, že tam nemá žádné pravomoce někdo to potom přezkoumat, tyto věci.

Ještě znovu požádám sněmovnu o klid.

Ať ti, kteří hovoří, mají důstojné prostředí.

Aby to stabilizovali po těch pravicových vládách. Řekněme si to jednoduše.

To bude křiku, až budou příště v opozici ti, kteří to navrhli!

A buď nefunguje náměstek pro státní službu, který má kompetenci to řešit, tak ať to řeší vláda s ním a neměňte zákon. To přece není žádná drobná změna. Co vyčítám té novele, co tam vůbec není, je otázka náměstků. To komické rozdělení na politické náměstky, kteří nemají nic na starosti na tom ministerstvu, a na ty ostatní, je úplně chybné. My jsme to říkali od začátku. My jsme přesvědčeni, že náměstci ministra přicházejí s ministrem a odcházejí s ministrem. Každý náměstek má mít na starosti kus agendy. Ne takové, že mám politického náměstka, který mi bude chodit na výbory, aby tlumočil názory ministerstva. To znamená, že to umělé dělení na politické a odborné náměstky co tím vlastně říkáme v tom názvosloví? Politický... a teď jsem málem řekl slovo, které by se nemělo používat ve sněmovním slovníku.

Vynikající!

Pokud to právo nemá, hrajeme si na výběrové řízení a pak je hrozné překvapení, že exponent nějaké politické strany, hrozné překvapení, vyhraje výběrové řízení, stane se náměstkem. A to je celé. A to tam neřešíme. Paní ministryně, máte slovo. Ano, děkuji. Já jenom opravdu rychle. Jenom aby to právě nebylo spojováno s tím případem, který je na ministerstvu zdravotnictví, tak jsou tam přechodná ustanovení. My to skutečně myslíme jako sladění těch pozic současného náměstka ministra vnitra pro státní službu a státní tajemníky v souladu až po novele zákona. Děkuji paní ministryni.